A druhá věc. Vy si myslíte, že cenu výrobků určuje dvouprocentní zvýšení daně? Ne. Cenu výrobků přece určuje trh, pane kolego. To je zásadní ekonomický omyl vykládat, že zvýšení daně korporátní o 2 % zvýší cenu výrobků. Děkuji. Všechno faktické poznámky. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já musím zareagovat, vaším prostřednictvím, pane předsedající, na kolegu Havlíčka. Tady přece nezazněl žádný řecký scénář. Tady zaznělo to, že rychlost zadlužování je dnes opravdu extrémní tento rok, minulý rok, předchozí roky, že to, že dnes jsme na úrovni nějakých 42 % HDP, je velmi blízko hranice dluhové brzdy, která je 55 % HDP.

A jak rychle se k té hranici dostaneme? A ta hranice je zásadní. Přece my přesně víme, co se v ten okamžik stane, co vše nebude možné, jaké rozpočty, nejenom ten státní, ale všechny rozpočty všech veřejných subjektů, že bude omezena možnost uzavírat smlouvy, všechno to máme v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A to je přece ta hranice, ke které se snad nikdo z nás nechce dostat, nejenom opozice a koalice. Prostě nikdo v tomhle státě přece se nechce dostat do situace, kdy nebude moct například každá běžná obec si plánovat svoje dlouhodobé investice. Hrozivé je to tempo, a to je věc, kterou tady musíme řešit, a nejenom kvůli dnešní situaci a dnešní vládě, ale i kvůli vládě, která přijde za dva roky.

Důležité bylo to, co zde říkal pan předseda rozpočtového výboru.

A ta nepredikovatelnost je do značné míry dána pochopitelně i chováním vlády s ohledem na to, že se budou zvyšovat určité daně nejenom u toho velkého průmyslu, ale třeba i u toho malého, myslím tím u živnostníků.

Já vám také děkuji. Máte slovo.

Tak buďte v tom aspoň konzistentní. To znamená, že zvyšování daní je jasně proinflační. Proinflační.

To znamená, že to je nepředvídatelné. To znamená, že ta opatření jsou proinflační, nikoliv protiinflační a u těch podnikatelů je to, že prostě oni nevědí, co od té vlády mohou čekat. I dokonce já vám to řeknu takhle. Ten balíček, který tady my dneska projednáváme, není v definitivní podobě. Vy jste sami nahlásili, že tam dáváte pozměňovací návrhy. Takže vlastně nikdo neví, jak to skončí ten balíček, ani vy jako vládní koalice. Děkuji.

S přednostním právem, dobře.

Děkuji. Rád bych se obrátil, vaším prostřednictvím, na kolegu Nachera.

Logicky a konzistentně tedy říkáte, že se sníží cena potravin, že to děláme správně, a logicky a konzistentně tedy říkáte, že je to protiinflační opatření. Prostě to, co jste tady řekl, neplatí. Není to logické a konzistentní, to, co vy jste řekl, je to jenom polovina toho faktu. Já vám děkuji.

No, já navážu na to, co tady padlo. Jsou daně a daně.

No ne, počkejte, je to tak, nebo to není tak? Snižujeme DPH v tomto státě o celkových 6 miliard tím, jak to nastavujeme? Já vám děkuji. Já bych jenom zdvořile poprosil pana poslance Bernarda, prostřednictvím pana předsedajícího, nepodsouvejte nám do úst něco, co jsme neřekli. Nepodsouvejte nám, že my říkáme o někom, že jsou podvodníci. Já vám děkuji. Nyní jsme vyčerpali faktické poznámky a budeme pokračovat v přihlášených přednostních právech. Jako první je přihlášená paní předsedkyně Alena Schillerová, jako další pan poslanec Radim Fiala.